Státní zastupitelství podle našeho právního řádu má nestranný výkon působnosti. A jsou to všechno údy jedné jediné, jedné jediné instituce a to je exekutiva České republiky.

Za to odpovídá ten vrchol a to je vláda České republiky.

Páni ministři, Policie České republiky i státní zastupitelství České republiky nejsou samostatné, nezávislé instituce. Jsou to součásti moci výkonné a nezávislé rozhodování mají pouze soudy. A to, že policie a státní zastupitelství si něco vykládají opačně a vzniká tady tenhle chaos možná úmyslně poškozující pana docenta Svobodu, je odpovědnost vlády České republiky, která zastřešuje policii i státní zastupitelství. Nyní už to vypadá, že opravdu dostane slovo pan poslanec Svoboda, který je zatím jediným přihlášeným do obecné rozpravy. Dobrý den, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval za to, že jste svým hlasováním umožnili, abych zde u tohoto pultu hovořil.

Ale s jednou věcí nesouhlasím zásadně: když říkal, že policie si z nás dělá legraci. Ona to totiž vůbec legrace není. Vůbec to není legrace. A neříkám to proto, že se to týká mě. Říkám to proto, že si myslím, že to má naprosto obecný charakter. Pokud se týče té kauzy, o které nyní hovoříme, to znamená o té obžalobě, protože jsem si dovolil podat žalobu na Dopravní podnik, nebo tři žaloby... Ono je to trošičku složitější. To je věc, která byla opakovaně projednávána, kterou projednával kontrolní výbor magistrátu, na mnoha úrovních se o tom jednalo s policií, s vyšetřovateli. A ta kauza, tak jak byla, byla stažena. Ještě předtím, než bylo požádáno o moje vydání, byla stažena se zvláštním odůvodněním.

Vyšetřovatelé předpokládali, jak rozhodne soud. Nevím, jestli je to možné v právním státě, ale takové to zdůvodnění jsem dostal. Potom bylo požádáno o mé vydání, přestože ta kauza byla jakoby policií uzavřena, odložena. Samozřejmě že jsem se o tom dozvěděl až jako poslední. Celý den předtím mi volala média, že už to vědí, že bude požádáno o mé vydání. Nevěděl jsem to já. Nevěděl to ani předseda Senátu. Jako zdůvodnění mi řekli, že to policie znovu otevírá, protože dostala takový pokyn od dozorujícího státního zástupce.

V tom okamžiku, kdy je Sněmovna požádána o vaše vydání, nemají média žádnou jinou starost, než se vás ptát na to, jestli s tím budete souhlasit, jestli se cítíte vinen a kolikrát jste co kdy udělal a jestli jste připraven na to být ve vězení. Samozřejmě vás zastavují lidé, ptají se vás na to.

To je věc, která je skutečně strašná. Já s ní mám prosím pěkně bohatou zkušenost.

A to rozhodnutí Sněmovny bylo vydat. Ten případ toho vydání, já jsem s ním souhlasil, sám jsem pro něj hlasoval, protože to byla věc, která se týkala rozhodnutí zastupitelů zvolených na magistrát, rozhodnutí v politické věci, a to je rozhodnutí, které podle mého názoru nesmí, nemůže nikdo napadat, protože politické rozhodnutí nelze posuzovat žádnými jinými ekonomickými kritérii. A pozor já jako vydaný člověk, jsem se dozvěděl, dostal jsem rozhodnutí soudu, který vrací tu žalobu zpátky s tím, že v ní není dostatek podkladů pro to, aby bylo soudní řízení vůbec zahájeno. Já jsem tedy byl vydán touto Sněmovnou na základě žádosti Policie České republiky a ten důkazní materiál byl takový, že ho soudce rovnou vrátil s tím, že tam není nic, co by bylo možné soudně projednávat. Ten první případ pro mě znamenal, že jsem vlastně neúspěšně kandidoval do vedení naší strany prostě proto, že ta situace taková byla. Znamenal pochopitelně velmi mnoho komplikací pro mě jak na magistrátě, tak v Poslanecké sněmovně. Jestliže Poslanecká sněmovna někoho vydává na základě materiálu, který na obžalobu nestačí, je to opravdu pohrdání Poslaneckou sněmovnou. Je to znevažování veškeré funkce Sněmovny. Já bych velmi, velmi plédoval pro to, abychom se touto věcí zabývali. Odmyslete si to ode mě. Já to neříkám jako svoji obhajobu. Já to říkám jenom proto, protože vím, že je celá řada starostů, kteří jsou v podobných situacích. Méně se o tom hovoří prostě proto, že nejsou poslanci.

Proč si myslíte, že primátorka o to žádá? Jednak proto, že to neumí vyřešit, ale hlavně proto, že se bojí, když rozhodne, že bude obžalovaná. A tak budou jednat všichni zastupitelé!

Hodí se marod. Já nejsem schopen udělat žádné zásadní rozhodnutí. A to je věc, která zásadním způsobem ohrožuje naši demokracii.

Budete se muset nějak dohodnout, pánové.

A s řádnou je přihlášen pan poslanec Blažek.